Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás na odpolední části dnešního jednání.

A nyní tedy otevírám bod 292. Ústní interpelace které jsou určeny předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky jako celku a ostatním členům vlády.

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, bude ihned zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane premiére, čerstvě zvolený místopředseda ODS pan Vondra zmínil na kongresu ODS možnost vybudování vojenské základny cizí mocnosti na území Moravskoslezského kraje, konkrétně na letišti Leoše Janáčka, známého také jako letiště Mošnov.

Děkuji.

Dobrý den.

Takový návrh od Spojených států nepřišel a myslím, že ani nepřijde, protože ani to nemá smysl. To znamená, nechápu, odkud to vzniklo, proč to vzniklo. A co se týká pana hejtmana, tak já chápu jeho snahu, že tam má letiště, které je poloprázdné.

Myslím si, že to není namístě, ani to nechceme.

Děkuji. Je tomu tak, prosím. Děkuji.

My z hnutí Jednotných jsme se rozhodli, že vytvoříme petici proti vzniku této základny na území Moravskoslezského kraje.

Děkuji.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane premiére.

Odpovězte mi prosím otázku, proč má stát pomocí tohoto nástroje ukládat údaje o kompletním pohybu konkrétního automobilu po českých dálnicích.